Kromě jiného se zde hovořilo prostřednictvím pana ministra Zaorálka o tom, co mu chybí v tomto rozpočtu. A mě trošku překvapilo, že nezmínil, že chybí v rozpočtu v dostatečné výši peníze na opravdu 40 tisíc kulturních památek.

A proto tedy se ptám pana ministra, zda podpoří, a vás také, kolegyně a kolegové, samozřejmě, ptám se pana ministra, zda podpoří pozměňovací návrh, který navyšuje tyto dotační tituly, a to na celkovou výši 1 miliarda korun.

V neposlední řadě žádáme o navýšení peněz na místní komunikace. Víme, že v obcích do tří tisíc obyvatel je podle mapování potřeba asi 200 miliard korun, takže myslím, že částka 300 milionů korun opět pomůže vzhledem k té potřebě. Kolega Rakušan má pozměňovací návrhy, které se týkají protidrogové politiky, takže tímto také žádám o jejich podporu, a samozřejmě kolega Farský se zase snaží zabojovat za Horskou službu, které byl snížen rozpočet, a jeho navýšení je o 50 milionů korun, tak si myslím, že vzhledem k potřebnosti a vynikající práci Horské služby si tato organizace zaslouží finanční prostředky. A v neposlední řadě zde máme Drážní úřad a Drážní inspekci. Tam také by bylo dobré podpořit náš pozměňovací návrh, a to se týká navýšení na platy zaměstnanců právě Drážního úřadu o 3 miliony korun a Drážní inspekce o téměř 600 tisíc korun. Vážené dámy, vážení pánové, vážená paní ministryně, ptám se tedy ještě jednou, jak prosím budete hlasovat o pozměňovacích návrzích, které se týkají právě Ministerstva financí a kapacity základních škol a také pozměňovacího návrhu na Ministerstvu školství na mateřské školy, neb pořád víme, že je kapacita nedostatečná. Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za to, že jste vyslechli moje hlášení o našich pozměňovacích návrzích, a pevně doufám, že alespoň některé z nich podpoříte. Také děkuji.

Dobrý podvečer, vážený pane předsedající, paní ministryně, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci. Na začátek řeknu, že nesdílím výhrady opozice vůči návrhu rozpočtu. Jak se říká, politika je umění možného a já myslím, že jak paní ministryně financí, tak i ministři za sociální demokracii odvedli samozřejmě maximu, co odvést mohli při dojednávání částek potřebných pro jejich resorty. Podpořím tedy návrh rozpočtu jako celek. Chtěla bych se ale krátce dotknout tří oblastí, kterých se týkají některé pozměňovací návrhy, které máme předloženy a o kterých budeme rozhodovat, ještě než rozpočet budeme schvalovat jako celek. Ty tři oblasti, které mě velmi zajímají a na které bych chtěla upozornit, je školství, je obrana a je neziskový sektor.

Nechci rozporovat výši platů pánů generálů nebo vojáků obecně, ale chci říct, že jsem přesvědčena o tom, že školství, vzdělávání musí být skutečně tím nejdůležitějším. Je to to, co směřuje do budoucnosti.

Proto, naprosto v souladu s usnesením předsednictva školských odborů, podpořím pozměňovací návrh Kateřiny Valachové a Václava Votavy na to, abychom do rozpočtu školství navýšili částku zhruba 3 miliardy korun. Jen mě velmi mrzí, že tuto částku na to, abychom mohli spustit reformu financování regionálního školství, důrazněji neuplatňoval sám ministr školství.

Je to projekt, je to systémový projekt, na který všichni ve školství již dlouho čekají.

Chcemeli naše školství zlepšit, bez této systémové změny to prostě nejde. A já věřím, že na tom se shodujeme jak s ANO, tak s opozicí.

Nejsem si totiž jista, že navyšování rozpočtu Ministerstva obrany o 9 miliard je to, co skutečně nezbytně potřebujeme.